Ano, i ten minulý návrh, pro který jsme všichni v loňském roce zvedli ruku, se týkal integrovaného záchranného systému. Čili týkal se jasně vymezené množiny, která má nějaké sociální výhody, a množiny, kterou pokud doplníme těmi výhodami pro záchranku, tak vlastně záchrance srovnáme ty podmínky.

Připravovali jsme to společně na podvýborech.

Ten návrh byl naprosto systémový, byl na tom souhlas, všichni to vědí. Připravili jsme to, vloni jsme to schválili rukou společnou, bohužel s legislativně technickými chybami, které jsem tam bohužel udělal já.

Ale taky víme, co tam ministerstvo slibuje.

Takže je to špatně.

Ale pane kolego Výborný, vy jste tady minulý týden řekl vím, že tady byla polemika i o tom, jestli může někdo zastoupit omluveného pana kolegu Jurečku, nakonec to dopadlo tak, že se navrhl a schválil termín právě dnešního projednávání ale vy jste tady řekl, že je třeba tam ještě některé věci upravit, že na tom bude ministerstvo... nebo že na tom usilovně pracuje tak, abychom to dneska v upravené verzi mohli schválit tady.

Řekněte nechceme to schválit nebo... ale minulý týden to tady tak odeznělo, že se to doupraví, byť nebylo řečeno co, a chtěl bych vás požádat, když jste tedy tady teď na mikrofon řekl, že k tomu máte stanovisko, že tam ta chyba je, tak předpokládám, že ho máte písemně, tak bychom ho rádi, to stanovisko té legislativy, viděli, že tam je ta chyba.

Ale ten enormní rozdíl je v tom, že náš návrh, který chceme dneska opravit, který jsme původně všichni schválili, byl návrh o možností jít až opět let do důchodu dříve v případě, že to bude ze zdravotních, psychických a podobných důvodů nutné. Vy nám ho vaším návrhem, pane ministře, chcete zkrátit na dva roky maximálně a také v podstatě hrozí, že ten váš návrh nemusí být vůbec také přijat. A protože bych měl říct ještě nějakou legislativně technickou úpravu k tomu svému návrhu, tak pokud o tom budeme hlasovat, tak v logice věci bych byl rád, abychom hlasovali nejdříve o té širší variantě, té mé, která se týká integrovaného záchranného systému a která právě umožňuje do budoucna řešit, jak si přeje pan ministr, také policii obecní, hasiče drážní a podnikové, a potom v případě neprohlasování o variantě Brázdil, to znamená 951, která se týká záchranné služby a horské služby.

Děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

To máme o šest měsíců.

Druhá věc. Tak jak už tady řekl pan kolega Mašek, opravdu se nebude jednat o pět let, o možnost pěti let odchodu do důchodu, ale při všech připomínkách, které byly už v této chvíli do tohoto návrhu vzneseny, půjde maximálně pouze o tři roky. Maximálně tři roky.

Prosím tedy, abyste nám to tady všem vysvětlil. Děkuji. Prosím, ujměte se slova. Děkuji za slovo. Ještě prosím, kolegyně, kolegové, teď bych navrhl podle § 95 odst. 2 návrh, který má být hlasován bezprostředně, procedurální návrh, a to a přesně ho odcituji podávám návrh na opakování druhého čtení. Co tím vlastně dávám?